Můžeme se na základě faktů, čísel, bavit o tom, nakolik ten systém historicky přispěl k rozvoji hospodářství a k zaměstnanosti v České republice. Ale přikláním se k tomu, aby ten požadavek, který tady zpravodaj řekl, byl splněn, protože ta analýza podle mého názoru je dobrou součástí projednávání této novely. Děkuji panu poslanci.

Mně se úplně nezdá, abychom tiskopis pro uplatnění investiční nabídky, což je poměrně dlouhý formulář, měli jako přílohu zákona.

Děkuji i za dodržení času. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy.

Pokud ho chcete uplatnit, pane zpravodaji, tak musíte teď v rozpravě. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já děkuji za slovo.

Rád bych doporučil, aby Sněmovna svým usnesením vrátila tento návrh novely zákona vládě k dopracování. Důvodů tady padla celá řada. Já je považuji za relevantní. Beru to jako návrh Sněmovně na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Pan poslanec Bendl řádně, nebo fakticky? Fakticky stačí, dobře.

U některých jsem byl dokonce od samého začátku, od schvalování územního plánu a podobně. Chtěl bych doporučit jednu věc. Já si myslím, že v okamžiku, kdy ten zákon bude měnit pravidla hry už v průběhu doby, kdy ty investiční pobídky probíhají, budeme měnit i pro potenciální investory zásadně základnu toho, v čem je podpoříme a v čem nikoliv.

Tomu nerozumím. Někde může strategicky, zjednodušeně řečeno, pomoci malé obci přivedení investora, který zaměstná 20 až 50 lidí, a nemusí to být v zákoně o investičních pobídkách a podobně. Děkuji. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.

Nejprve asi pana ministra a potom pana zpravodaje. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl vaším prostřednictvím ujistit kolegy z pravicových stran, že ano, tento návrh skutečně není ideově čistý, ideologicky to neodpovídá vašim koncepcím. Ale tak bohužel neodpovídá skoro nic na světě. Měli jsme tady předsedu vlády, který se později stal prezidentem, který nám vždycky vykládal, že se máme poučit ve Spojených státech, tam že také vláda nedává žádné investiční pobídky. To je pravda. Jenomže velké množství investičních pobídek, aby dosáhly přesně toho, co chceme my, dávají vlády jednotlivých států americké unie, dávají velká města. Tam je to všechno úplně jinak.

Od 1. července se nám změnily podmínky oproti našim hlavním konkurentům, to je proti Polsku a Slovensku.

A tato novela je snaha projevit určitou pružnost a zajistit některé jiné instrumenty tak, abychom ty investice získali. Musím říci, že úplně nerozumím debatě o obcích, která tady byla zvednuta.

Doporučuji se podívat na výsledky voleb. Stejně tak může odmítnout jakákoliv jiná obec. Chtěl bych říci, že nezáleží u obcí ani tak na objemu peněz. Ten nebude skutečně zas tak velký. Obec má možnost odmítnout, obec to dělat nemusí. Nicméně investor, který přijde, tak vám řekne jednoduchou věc.

Už jenom proto, že on dojede do sousední země nebo do jiného kraje a najde obce, které mají pozitivnější přístup. Takže v tomto případě jde spíše o jistý signál, že ta obec má politickou vůli investici získat, protože jak už tady říkal kolega Urban, na to je zapotřebí nejenom vůle centrální vlády, ale také lokálních autorit, ať už obcí, nebo krajů.

Ani Pardubický ani Královéhradecký kraj ani města a obce to v zásadě nechtěly.